Pokud jste chtěla navrhnout výbor bezpečnostní, paní kolegyně, mohla jste tak učinit ve chvíli, kdy jsem se zeptal, kdo navrhuje jiný výbor. Já opravdu v tuhle chvíli nemohu udělat nic jiného. Pokud někdo pozitivně navrhne, že se máme vrátit do jednání o návrzích, mohu tak samozřejmě učinit. Ano, já to navrhuji, protože jsem neměla možnost hlasovat při druhém hlasování, takže zpochybňuji druhé hlasování a navrhuji, abychom se vrátili do návrhů, aby každý člen zákonodárného sboru mohl navrhnout výbor, o kterém ví, že nebude výborem garančním, ale přesto to bude chtít na plénu příslušného výboru projednat. Nebudu tady vést procedurální rozpravu.

Dobře, děkuji.

Děkuji. Prosím o projednání ve výboru pro bezpečnost. Děkuji. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro bezpečnost.